Návrh byl přijat.

Hlasování číslo 281, přihlášeno 153 poslanců a poslankyň, pro 52, proti 52. Návrh byl zamítnut.

Návrh byl přijat.

Návrh byl přijat.

Návrh byl přijat.

Návrh byl přijat. Prosím. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro?

Návrh byl přijat.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Prosím.

Návrh byl přijat.

Návrh byl přijat. Prosím.

Návrh byl přijat.

Návrh byl přijat. Prosím.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Já chci na mikrofon oznámit, že pro následující hlasování jsem ve střetu zájmů a zdržím se. Ano, děkuji. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro?

Návrh byl přijat. Prosím.

Návrh byl přijat. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Prosím. Jiří Skopal.

Návrh byl přijat. Prosím.

Hlasování číslo 298, přihlášeno 156 poslanců a poslankyň, pro 152, proti žádný. Návrh byl přijat. Prosím.

Hlasování číslo 299, přihlášeno 156 poslanců a poslankyň, pro 72, proti 35.

Návrh byl přijat. Prosím. Vladimír Staněk.

Návrh byl přijat. Prosím.

Návrh byl přijat.